Já jsem na zřizování nových lidských práv velmi opatrný, pokládám rozsah, který máme v Listině, za dostatečný.

No dobře. Zásobování pitnou vodnou zajišťují obce na neziskovém základě. Všechny ty teze jsou ve správě státu...

Prostě myslím, že jsou tam naprosté nedomyšlenosti, že samo deklarování práva na pitnou vodu pro každého bez jakéhokoli omezení je velmi sporné. Bezplatně? Znamená to takové právo?

Prostě ano, tohle by se asi schválit dalo, ale myslím si, že se bez toho úplně v klidu obejdeme. A poslední návrh je návrh komunistický, který opět nevybočuje z tradice této strany, protože říká všechno znárodnit. To znamená, že premiér vlády resp. jeho svěřenecké fondy veškerou půdu musí odevzdat lidu České republiky, který se stane vlastníkem.

Ale tato definice ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství jsou ve vlastnictví České republiky opravdu znamená, že všechno, co je přírodním zdrojem a přírodním bohatstvím, by bylo ve vlastnictví České republiky, by muselo být převedeno do vlastnictví České republiky. To pokládám také za zcela nemyslitelné.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Nyní zde mám s faktickou poznámkou přihlášeného pana zpravodaje poslance Navrkala. Děkuji za slovo.

Tak notabene o několik článků dole je článek 33 každý má právo na vzdělání a také to neznamená, že každému stát musí zaplatit osobního učitele, aby ho doma vzdělával.

Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, tady v té rozpravě už zaznělo mnoho argumentů. Já bych chtěl zmínit tři věci v souvislosti s tématem ústavní ochrany vody. Ta první on už to tady na začátku dnešního dne říkal pan předseda Bartoš. My jsme poněkud skeptičtí k tomu očekávanému výsledku, který by nějaká forma ústavní ochrany vody měla přinést. Já jsem strašně rád za to, že se o tom bavíme, je to velmi důležité téma, ale podle mě, podle té logiky, tak jak bychom měli přistupovat k řešení problému, tak bychom se měli podívat v prvé řadě na to, jak v tento okamžik jsou dodržovány zákony, které už máme. Namátkou, myslím si, že by bylo zajímavé udělat analýzu toho, co chce vodní zákon v ochranných pásmech kolem vodních zdrojů, a toho, co se v těch ochranných pásmech skutečně děje. Další věc, někdy od dubna nebo května 2018 volám po nějaké forenzní analýze kůrovcové kalamity. Já rozumím, že teď v té kalamitní situaci některá ustanovení lesního zákona pro vlastníky prostě nejde dodržet. Tomu rozumím.

V řadě měst anebo krajů, podle toho, jak jsou tam ty vodárny zřizovány, dostáváme informace, a jsou lidé, kteří na to poukazují po desetiletí, že ty provozní modely nebo i privatizace tam, kde proběhly, nezřídka vykazují známky velice podivného jednání.

Já vám děkuji za pozornost. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já přečtu omluvu.